Ano, děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s navrženým složením zemědělského výboru, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Končím projednávání tohoto bodu.